Věřím, že minimálně přijmete náš pozměňovací návrh, ale možná i přehodnotíte svůj názor na EET. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím. Já si dovolím vzít za slovo výzvu k pragmatickému přístupu. Jaká jsou fakta? Odborný odhad, který vychází z analýzy RIA Ministerstva financí, říká, že maximální předpokládaný výnos v nové realitě by byl 4,2 miliardy korun, tedy nikoliv 13 miliard korun. To jsou fakta.

Tedy berme v potaz 4,2 miliardy korun a proti tomu ale poctivě stavme, co to znamená z hlediska státu, z hlediska nezbytné administrativy a výdajů státní administrativy, a co to znamená pro tisíce podnikatelů, protože i ti, kteří doposud EET neměli, by je museli pořizovat. Hovoříte o tom, jak je důležité v této době pomáhat lidem no nepochybně, ale pokud jim uložíme nové povinnosti a nové výdaje, tak to teda rozhodně pomoc není. Jasně že se v tomto směru setkávají dva protichůdné názory, ale voláteli po faktickém postoji, po pragmatickém postoji, tak dávám na stůl jasná čísla, která stojí na straně výnosů a na straně nákladů, jak v případě státu, tak v případě jednotlivých podnikatelů. A za těchto okolností říkáme jednoznačně: Situace se proměnila, zvýšil se objem plateb, které se už realizují prostřednictvím bezhotovostního styku.

To jsou klíčové argumenty, proč navrhujeme právě zrušení EET v situaci, ve které se ocitá Česká republika. Prosím. Děkuji. Paní předsedající, já bych chtěl reagovat, vaším prostřednictvím, na paní kolegyni Schillerovou.

Jenom bych chtěl upozornit všechny, i vaše kolegy, že v diskusi, která tady probíhá, se zapomíná na těch dalších zhruba 300 000 živnostníků, kteří by od 1. ledna nově byli zatíženi právě novými povinnostmi a novými náklady, v době, kdy oni se potýkají se zvýšenými náklady na energie a na inflaci. Prosím, nezapomínejme ani na to.

Ani toto tisíckrát opakované číslo se nestane pravdou.

A poslední otázka, asi ta nejdůležitější s tím vaším návrhem, že říkáte, že je to kompromis na dobrovolnou EET. Jakou mají živnostníci jistotu, že návrh na dobrovolnou EET neznamená pouze odklad k budoucímu návratu, k povinnému online sledování jednotlivých úkonů podnikatele, který si sám bude muset zaplatit? Děkuji a nyní se s faktickou hlásí paní předsedkyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Přece s vaší silou v Poslanecké sněmovně k ničemu takovému nemůže dojít, takže jinou odpověď nemám pro vás než tuto.

Vaše otázka, že budou mít náklady nebudou, pokud tam nebudou chtít vstoupit.